Ten přímý kontrakt mají i Slováci, mají ho i Němci.

A já myslím, že už toho lidi mají dost. Už toho mají dost!

Chybí paní Pekarové Adamové, to všichni vidíme.

A my jsme schopni zajistit levný plyn pro firmy a pro občany České republiky.

Bude to tak a vy to moc dobře víte. Zřejmě máte na mysli, že by to byla nedovolená podpora. Takže nízké ceny elektřiny jsou nedovolená podpora, ale když firmy dostanu do krize, tak následné kompenzace jsou podpora dovolená? To by ani Špidla nevymyslel. A opravdu nejsem sám, kdo si říká, na jak rekordní dno tahle vláda dokázala spadnout. Ale zpátky se vrátím k tomu přímému kontraktu na plyn.

Opakovaně jsem to říkal.

Já jsem upozorňoval, když přijde krize, tak závislost na jednom zdroji bude problém.

Je to tak a dělají to i okolní země. Například Rakousko i Maďarsko, samozřejmě Německo, Slovensko, už jsme o tom hovořili.

To přece musí být cílem.

Česká republika, čeští občané a české firmy na prvním místě. Je to černé na bílém. Krásné české přísloví ne slova, ale činy! A ty činy vám chybí, pořád jenom slova a hlavně osobní útoky na opozici.

Jakou dezinformací?

Celonárodní krizi vyvolanou Fialovou vládou, německými zájmy a bruselskou byrokracií.

A je nejen legitimní, je to jedno ze zásadních ekonomických řešení, schopné nás ze současného stavu krize vyvést. To neříkám já, to říká každý soudný ekonom.

Samozřejmě to zastropování plynu na této úrovni žádá přímý kontrakt, to víme všichni.

Současně je třeba znárodnit ČEZ, a říkám to na rovinu, stát musí mít stoprocentní podíl ve státním podniku ČEZ.

A to platí i pro nucený odkup energetické infrastruktury. Stát by měl vlastnit strategickou infrastrukturu, aby měl přímý vliv na ceny. A rozumné státy i na Západě to takto mají nastaveno. Tady samozřejmě ty dosavadní vlády to se netýká SPD, my jsme ve vládě nebyli nechaly rozkrást českou strategickou infrastrukturu do zahraničních rukou, ale i do rukou českých podnikatelů, českých velkopodnikatelů.

Je třeba samozřejmě změnit legislativu a upravit ji tak, abychom skutečně, nikoli jen na oko podpořili energetickou soběstačnost domácností, obcí a krajů.

Elektřinu pro domácnost si pořídíte za pár desítek tisíc korun.

Na tohle samozřejmě upozorňuji už léta, psal jsem o tom i ve svých knihách dokonce před skoro dvaceti lety. A varoval jsem před závislostí na ruských zdrojích. Ne proto, že bych byl pro nebo protiruský, ale proto, že každá závislost, a je jedno na kom, je vždy nezdravá a je riziková. A samozřejmě energetická bezpečnost a soběstačnost je vždy výhodná i ekonomicky.